Vážený pane kolego, děkuji za dotaz.

Věřte mi, že mě ta záležitost osobně velmi zajímá, protože se tady za celou tu dobu, co jsem na ministerstvu, a není to zas tak dlouhá doba, stalo vlastně poprvé, že máme proti sobě čtyři, nebo teď už pátý posudek, kdy dva jsou kladné a říkají, že k žádnému ohrožení podzemní vody dojít nemůže, a to ani hypoteticky nebo teoreticky, a dva naopak říkají, že může. A je zajímavé, že všechny tyhle posudky jsou samozřejmě vytvořeny a podepsány autorizovanými osobami s kulatým razítkem. To je samo o sobě asi i důvod, proč báňský úřad zatím to rozhodnutí nevydal, vlastně ho přerušil a podle našich informací čeká na nějaké doplnění údajů.

Já chci jednoznačně prohlásit, že samozřejmě ochrana podzemních zdrojů vody je pro nás absolutní prioritou.

V této chvíli ale podle našich informací není ještě ta analýza hotová. Je hotova nějaká etapa a dílčí výsledky. A je otázka, jestli lze tyto dílčí výsledky použít, protože i podle správního řádu přezkum na základě neúplných nebo nedokončených údajů není právně možný. Takže vás chci ujistit, že jakmile tyto výsledky dostaneme, tak se jimi budeme určitě zabývat. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, pane ministře, děkuji za vaše ujištění. Sám jste zmínil těch pět posudků. Ten problém tam existuje. Takže bylo by opravdu dobré počkat ještě na ten posudek, o kterém jste hovořil, a zároveň možná si udělat ještě nějaký další posudek, možná i ze zahraničí.

Pan ministr už nebude reagovat, nebyla položena otázka. Tím jsme si užili poslední interpelaci na přítomného ministra.

Děkuji za slovo.

U dětí s poruchou buněčné imunity se proto nesmějí podávat živé vakcíny, neboť u nich místo ochrany mohou vyvolat onemocnění s velmi vážnými následky.

Je to vyšetření velmi levné a velmi nákladově efektivní.

Děkuji.

Vážený pane tradičně nepřítomný ministře Jurečko, rád bych se na vás obrátil s tématem, které přesahuje můj resort dopravy a váš resort zemědělství.

V roce 2015 dosáhl objem evidovaného kůrovcového dříví 1,5 milionu a loni už dokonce 3 miliony kubických metrů krychlových. Podle těchto údajů už je ten rozsah skoro větší než kůrovcová kalamita na Šumavě. Následky těžby a odvozu dřeva v postižených oblastech jsou zjevné a tady je právě doprava na totálně zničených pozemních komunikacích, které většinou nepatří Lesům České republiky. Jsou to cesty soukromé a hlavně místní komunikace v majetku obcí. Moje otázka, pane ministře, zní: Těžební a svozová technika Lesů ČR páchá dennodenně významné škody na okolních vozovkách a jsou to všechny třídy krajské, dvojky, trojky, místní komunikace obcí a soukromé cesty. Já jsem se sešel se starosty a podle informací z terénu s majiteli ani starosty nikdo ze strany Lesů ČR nejedná a vámi řízené Lesy ČR nemají zájem věc řešit. Ptám se tedy, jak budete tuto újmu vlastníkům komunikací kompenzovat. Ptám se, proč se této věci nevěnujete. Kdy a jaké manažerské pokyny zadáte vedení podniku Lesy České republiky?

Děkuji za pozornost.